Stanovisko prezidenta republiky s odůvodněním nesouhlasu s tímto zákonem vám bylo doručeno jako tisk 596/3.

Je tomu tak. Nechci dlouho zdržovat, myslím, že většině Sněmovny je jasno, oč běží. Především bych chtěl rád zdůraznit, že tento návrh neměl nějakou velkou a komplexní ambici zasahovat do daňového systému. Prostě je to malý krok na dlouhé cestě, a kam tam cesta povede, je samozřejmě věcí daleko složitější politické debaty, kterou povedeme jistě v předvolební kampani a možná i v novém volebním období, ti, co tady budou sedět. To za prvé.

Další věc, proč jsme si možná rozuměli, je, že jde o parametr, který se nám v České republice dostal mimo zvyklosti, a běžné je v evropských zemích velmi nízké nastavení v této komoditě. To je třetí poznámka. Poslední poznámka. Nejde tady o nějaké složité lobbistické záležitosti. V podstatě jde o to, abychom aspoň tímto malým krokem usnadnili pestrost nabídky pro občana a pro čtenáře, protože zejména malonákladové tituly to mají těžké.

Dejme lidem šanci, ať si toho mohou přečíst víc. Děkuji, pane poslanče. Zeptám se pana zpravodaje rozpočtového výboru, kterým je pan poslanec Votava. Nepřeje si vystoupit. Tak v tom případě otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, a rozpravu končím. V tom případě vás chci informovat, že článek 50 odst. 2 Ústavy České republiky stanoví, že pokud Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat. Prosím, aby bylo nastaveno příslušné kvorum, tzn. 101.